Já také děkuji. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak tady mám čtyři faktické poznámky.

Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, překvapivě dneska nebudu hovořit o zdraví, ač jsem lékař. Chci ještě reagovat poznámkou, kde jsem se přihlásil těsně, když už sem šel pan ministr, ale na pana kolegu Birkeho.